Důvody, proč daň z nabytí nemovitých věcí navrhujeme, proč navrhujeme jejich zrušení, jsou následující: Za prvé. Kupující... Kupující si vydělal peníze, již zaplatil daň z příjmu, a teď stát po něm chce daň, kterou hradí z již jednou nabytých peněz. To není jenom nenormální, to je navíc amorální. Druhý důvod. V celé republice, a všichni to vidíme, rostou rapidně ceny nemovitostí za poslední dva roky.

Zrušením této daně se aspoň částečně uleví lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost. Abych vám dal příklad, z bytu, který stojí dnes 2 miliony korun, tak daň je 80 tisíc korun. Pro mladou rodinu to znamená několikaměsíční příjem, a přitom ty peníze může použít daleko efektivnějším způsobem, daleko účelněji, například na nákup kuchyňské linky, na rekonstrukci domu apod. Ty peníze z ekonomiky nezmizí, ale budou využity jinak, daleko efektivněji v soukromé spotřebě a investicích. A státu se tak vrátí i jinou cestou právě díky té spotřebě. Třetí důvod. Na dani se vybírá pouze necelé 1 % z celkových příjmů státního rozpočtu. Jejím zrušením tak nebude nijak ohrožena funkce státu, zatímco spoustě lidem její zrušení ulehčí život. Navíc díky ekonomickému růstu příjem státního rozpočtu z ostatních daní a poplatků se zvyšuje.

Čtvrtý důvod. Vzniká tady veliká nerovnost před zákonem, na kterou doplácejí běžní občané, protože již dnes existuje způsob, jak se vyhnout zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí, a to je to, když kupujete firmu, do které je ta nemovitost vložena. V takovém případě se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Než složitě vymýšlet mechanismy, aby to platili všichni, aby nebyla žádná diskriminace, protože ti velcí si zase něco vymyslí, aby nemuseli platit daně, je jednodušší tuto daň pro všechny zrušit. Vláda dala k našemu návrhu negativní stanovisko.

Oliver Cromwell před 350 lety řekl, že když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý ani majetkem ani životem. A my máme dneska jedinečnou šanci svým hlasováním ukázat, že to v tomto případě neplatí. Proto prosím vás všechny, kolegy, napříč politickým spektrem, kteří chcete pomoci lidem a snížit náklady na pořízení vlastního bydlení jednorázově o 4 % několika hlasováními tady ve Sněmovně, abyste nás návrh podpořili a umožnili jeho postup do druhého čtení, kde o těchto věcech můžeme detailněji debatovat. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. Vládo, kolegové, jsem zpravodajem rozpočtového výboru a členem poslaneckého klubu sociální demokracie. Mohu říci, že názor, který tady řeknu, opírám i o názor svých spolustraníků a kolegů. To už tady bylo několikrát, abychom pomohli takzvaně občanům tím, že je osvobodíme od daně. Podívejte se, ještě k tomu daň z příjmu z nemovitosti je standardní daňový příjem, nedochází tam k žádným daňovým únikům. Tento standardní daňový příjem se používá v zásadě v celé Evropě. Navrhovatelé navrhují zrušit příjem do státního rozpočtu zhruba 11 miliard korun, aniž by jakkoliv navrhli doplnit státní rozpočet a zajistit pro toho občana, o kterého se takto chtějí starat, věci, které se týkají zdravotnictví, školství, bezpečnosti.

Já za sebe i za zpravodaje navrhuji zamítnout tento zákon v prvním čtení. Děkuji vám. Já také děkuji. Do rozpravy mám jako prvního přihlášeného pana poslance Kytýra a připraví se pan poslanec Kubíček.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to velmi problematické a myslím si, že by to vyžadovalo ideálně průřez celým daňovým systémem, protože peníze, které by vypadly z našeho daňového systému, by bylo nutno nějak nahradit. Já tady uvedu na pravou míru některá čísla, která se používají.

Dále se uvádí, že tím, že se zruší tato daň, dojde k praktické úspoře na výběru této daně. Takže k tomu dle zjištění NKÚ a interního auditu za rok 2014: čistě daň z nabytí nemovitých věcí spravovalo 359 zaměstnanců.

Tato daň je významným přísunem do státního rozpočtu a ve zprávě nebylo rozhodně řečeno, jak tuto daň nahradit.

Pokud by daň z nemovitých věcí byla zrušena, není jasné, jakým konkrétním způsobem byla nahrazena. Z uvedených důvodů nemůžeme souhlasit se zrušením daně z nabytých nemovitostí a navrhujeme zamítnutí předloženého návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pane předsedající, svou faktickou poznámkou reaguji na vystoupení předřečníka.

Takže nevím, jestli ta čísla, která jste tady uváděl, jsou pravdivá.